Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru prosím. Garanční výbor má doporučující stanovisko. Stanovisko pana ministra.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Jsou hlasovatelné?

Omlouvám se a prosím o stanovisko legislativy.

Dobře, děkuji. Máte pravdu, jako vždy. Takže se vracíme zpátky, pane předsedající, k návrhu E1 pana kolegy Kudely a garanční výbor doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrzích. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Dostáváme se k hlasování návrhu E12.